Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro?

Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Prosím další.

Děkuji. Děkuji.

Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo proti?

Nebyl přijat. Prosím další. Děkuji. Ministerstvo?

Kdo proti?

Nebyl přijat. Ministerstvo? Děkuji. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Kdo je pro? Kdo proti?

Nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo proti?

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Pane zpravodaji, prosím, návrh usnesení. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Ministerstvo? Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.